Vážený pane nepřítomný ministře zemědělství, bohužel svoji interpelaci narychlo jsem předělal, protože nemá cenu hovořit o věcech, když tady nejste, ale přehodnotil jsem jí daleko důležitější věc. Protože jako jediný jste nezareagoval na zdraví ohrožující situaci zatím ve státech východní Evropy

Sám jsem to viděl asi před hodinou v České televizi.

Děkuji. Pan ministr Nekula je omluven, takže vám bude, pane poslanče, odpovězeno písemně do 30 dnů dle jednacího řádu. Další v pořadí je pan poslanec Koten, který interpeluje paní ministryni Černochovou. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážení ministři, vážená paní nepřítomná ministryně, já bych se rád dotkl jednoho tématu, které poslední dobou je skloňováno v mainstreamových sdělovacích prostředcích.

Děkuji. Paní ministryně Černochová je omluvena, i vám, pane poslanče, bude odpovězeno do 30 dnů. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Také děkuji, paní poslankyně.

Paní poslankyně, prosím. Já bych se pana ministra vnitra Víta Rakušana ráda zeptala na téma změny matričního zákona, a to v kontextu manželství pro všechny. Víme, že novela matričního zákona, kterou předložilo Ministerstvo vnitra a kterou minulý týden podpořila také vláda, umožní nově uzavření registrovaného partnerství před kterýmkoliv matričním úřadem. Dojde tím k nápravě současné nerovné situace, kdy manželství je možné uzavřít kdekoliv, kdežto prohlášení o registrovaném partnerství je možné provést pouze na čtrnácti konkrétních matrikách. Právě proto současné nastavení tohoto právního institutu zakládá zcela neopodstatněnou nerovnost a já jsem velmi ráda, že se tato pozitivní změna děje, nicméně mně to připadá zoufale málo. Dle mého názoru je důležité zajistit právní ochranu pro tento dobrovolný svazek a závazky s tím spojené a jsem přesvědčena o tom, že toto by mělo být dostupné všem dospělým lidem bez rozdílu.

Děkuji za odpověď. Děkuji a slovo má pan ministr vnitra. Pane ministře, prosím. Nejdřív zrekapituluji velmi jednoduše to, že debata o matričním zákoně na vládě byla zcela konsenzuální a nikdo z ministrů nezpochybňoval, že je logické a racionální rozšířit institut registrovaného partnerství z těch čtrnácti privilegovaných, vybraných matričních úřadů na všechny matriční úřady v České republice, a to si myslím, že je určitě krok správným směrem. Co se týká zákona o manželství pro všechny, tady je vždycky individuální názor napříč poslaneckými kluby, napříč vládní koalicí a opozicí. Myslím si, že při jakémkoliv hlasování o tomto návrhu zákona neplatily žádné dohody, které by tu linii stavěly mezi koalici a opozicí. Není tajemstvím, že sám jsem byl podepsán mezi spolupředkladateli tohoto zákona už v minulém volebním období, a není ani tajemstvím, že vláda jako taková nebo K5 jako taková po rozhodnutí dala neutrální stanovisko k tomuto návrhu zákona, abychom se právě nepouštěli do nějakých diskusí na této úrovni z toho důvodu, že to prostě není politické rozhodnutí, je to rozhodnutí každého jednotlivce tady ve Sněmovně s jeho pohledem na svět a jeho pohledem na manželství, jeho definici, případnou redefinici. Z mého pohledu by bylo dobré, kdyby Sněmovna rozhodla. Vždycky říkám, že dobře rozhodnout.